A koneckonců jednáme o potravinách v čase oběda, přeji všem dobrou chuť v okamžiku, kdy se přeruší projednávání dopoledního jednání. Protože nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

V rámci rozpravy padl návrh na přikázání zdravotnímu výboru. Není tomu tak. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Měl jsem takový požadavek z pléna. Jestli se to někomu nelíbí, tak musíme respektovat přání kolegů, že se změnil stav v Poslanecké sněmovně. V hlasování pořadové číslo 28, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Návrh na přikázání zdravotnímu výboru.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, a končím tento bod.